Děkuji, pane předsedající.

Ale já chci říct na ochranu tady pana kolegy z našeho klubu.

Děkuji. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě dvě faktické mi teď naskočily pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Adamec.

Prostřednictvím pana předsedajícího směrem ke kolegovi Bláhovi. Ale pak to zase přešlo do dotací k podnikatelům a to jsem si říkal, že sedíte správně.

A ještě poslední faktickou poznámku pan poslanec Adamec v tuto chvíli mám přihlášku. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to snad ani nebude trvat dvě minuty, uklidním vás všechny. Já chápu samozřejmě pana poslance Volného, že chrání tady na plénu svého kolegu z hnutí ANO, ale musím říct, že jsem pozorně poslouchal, a opravdu, lepší už to být nemůže. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Dobré odpoledne.

Děkuji, pane předsedající. Dvaceti minut. Dobře, děkuji.

Pak se zde opět sejdeme k pokračování v projednávání tohoto bodu.